A mám ještě doplňující otázku. Prezident Zeman navrhl na základě doporučujícího usnesení Poslanecké sněmovny č. 545 smlouvu o spolupráci v soudních a správních řízeních týkajících se dětí s Norskem.

Vážená paní ministryně, mám zde pro vás také k dispozici související monitoring, ve kterém jste se vyjádřila a slíbila, že toto učiníte, co se týká práce ve Visegrádu, a mám zde také doporučující usnesení Poslanecké sněmovny z 9. prosince 2014. Děkuji za odpověď. Děkuji. Připraví se paní poslankyně Hnyková. Vážený pane ministře, jednou z mnoha změn, které nový občanský zákoník s sebou přinesl, byla úprava takzvaného statusu veřejné prospěšnosti. Ten mohou získat právnické osoby, jejichž posláním je dosahování obecného blaha. Úprava v občanském zákoníku je nicméně pouze rámcová a bez přijetí prováděcího předpisu nemá valný smysl. Takovým prováděcím předpisem by měl být zákon o statusu veřejné prospěšnosti, který byl ve Sněmovně již projednáván, a dokonce schválen ke konci minulého volebního období. Senát jej nicméně zamítl a vrátil zpět Poslanecké sněmovně. Pravděpodobně i v návaznosti na tento průběh přišlo ministerstvo s návrhem znovu. Ten však již více než rok leží ladem a právnické osoby statusu veřejné prospěšnosti stále nemohou nabýt. Chci se vás proto zeptat, kdy bude příprava tohoto důležitého předpisu dokončena a kdy lze očekávat jeho projednávání na půdě Sněmovny. Prosím paní poslankyni Hnykovou a připraví se pan poslanec Kott. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě že vláda má ministra životního prostředí, jinak by tu už neseděl nikdo.

Upozornili mě také na velké množství policistů. Množství policistů, které jsem potkávala, mi připomnělo náš kraj, protože tam byl zrovna pan prezident. Občané si stěžují na velmi časté kontroly a velké množství pokut. Chcete občany Vlachovic a přilehlých obcí, pane ministře, zastrašovat? Co teď policie vlastně hlídá? Všechny sklady jsou prázdné. Nebo se pletu?

Možná že mohli být občané Vlachovic a přilehlých obcí vystaveni menšímu stresu a především mnohem menšímu nebezpečí.

Jak informujete občany Vlachovic a přilehlých obcí o bezpečnosti jejich obydlí a především jejich životů? Děkuji vám za písemnou odpověď, kterou předám potom občanům Vlachovic. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo pane předsedo. Vážený pane ministře, s ohledem na existující potenciální možnost nasazení policie k ochraně hranic vnějšího Schengenu, popřípadě řešení ochrany státních hranice České republiky a zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti v zemi se vás chci dotázat na následující otázky. Jak jsou naplněny systémové počty policistů? Za druhé, jaký je stav vybavení policie nezbytným vybavením k provedení předpokládaných zákroků? Zda zvažujete narovnání podmínek v náboru a následně odměňování podobně, jak se tomu děje na Ministerstvu obrany.

V jakém stavu je akviziční proces, který by měl zajistit nákup zbraní a příslušenství? A v neposlední řadě, v jakém stavu je provádění auditu národní bezpečnosti a kdo a na základě čeho definoval prověřená bezpečnostní témata, která by, dle mého uvážení, měli mít co nejdříve všichni poslanci k dispozici? Děkuji. Děkuji pane předsedo. Zdravím pana ministra životního prostředí, ale chtěla bych oslovit pana ministra zahraničí.

Dovoluji se vás, pane ministře, dotázat, zda tyto informace naše zastupitelské úřady opravdu poskytují, jestli k tomu byl vydán ucelený dokument, a pokud ano, prosím o jeho předání. Dále prosím o informaci, kolik finančních prostředků vydává Ministerstvo zahraničních věcí za tímto účelem, a dále, kolik zaměstnanců ministerstva je do této činnosti zapojeno. Děkuji za odpovědi.

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci šikany na školách. Tento případ šikany není ojedinělý.

A tak se dospělí bojí dětí, které si mohou vůči učiteli dovolit vše. Šikana na školách se týká samozřejmě i dětí navzájem.

Za druhé, jak chcete v budoucnu řešit šikanu na školách. Za třetí, jaké konkrétní pravomoci, jaké odborníky a jaké finanční prostředky mají k dispozici ředitelé škol k řešení šikany a jak je využívají. Děkuji za písemnou odpověď. Slovo má paní poslankyně Pěnčíková a připraví se pan poslanec Hovorka.

V odpovědi uvedl cituji: